Může to být velmi stručné a krátké.

Dobře, děkuji.

Ekonomickými věcmi se jistě budeme sáhodlouze zabývat v těch bodech, které jsou schváleny.

Vycházím přitom z našeho dlouhodobého programu. Když se díváte na tuto situaci, která je, tak jedna věc bije do očí, a to je, že globalisté a globální orgány nefungují.

Nikoli.